Já vám děkuji. Prosím pana poslance Plíška. A připraví se paní poslankyně Adamová. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vám chtěl navrhnout pevné zařazení bodu 132.

Dodávám ještě, že jde o poslanecký návrh, který předložili čtyři poslanci, dva z koaličních, dva z opozičních stran.

Děkuji. Děkuji. Paní poslankyně Adamová, po ní pan poslanec Ondráček. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych tímto navrhnout pevné zařazení bodu číslo 109, novely zákona o nemocenském pojištění. Jedná se o sněmovní tisk 730, který navrhuji zařadit jako první bod na středu 19. října, a to jako první pevně zařazený bod v bloku prvních čtení. Je to tedy moje novela zákona a mých některých kolegů a jedná se o výši peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, kde je tedy v současné době vypočítávána ta výše z redukovaného vyměřovacího základu, a to výrazně znevýhodňuje některé rodiče, tedy zejména středně a výšepříjmové. Navrhovaná novela, kterou žádám předřadit, toto znevýhodnění zmírňuje faktickým zrušením redukce vyměřovacího základu tím, že sjednocuje procentuální úpravu u všech redukčních hranic pro výpočet upraveného vyměřovacího základu pro výpočet dávek peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství na 100 procent. Návrh zákona má pozitivní dopad na rodinu, pomáhá zamezit výraznějšímu propadu životního standardu po narození dítěte, čímž podporuje zakládání rodin. Dále pak přispívá k lepšímu sladění rodinného a pracovního života.

A myslím si, že si to projednání určitě zaslouží. Také děkuji. Prosím pana poslance Ondráčka. A připraví se paní poslankyně Semelová.

Děkuji. Prosím paní poslankyni Semelovou a po ní paní poslankyně Kovářová. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové.

Domnívám se, že situace výrazné části neúplných rodin, zejména těch, v nichž byla péče o děti svěřena matce, to tvoří zhruba 81 % z celkového počtu samoživitelů, je velice tíživá.

Dětem žijícím v neúplných rodinách by měl stát věnovat svoji pozornost přednostně, každý měsíc prodlevy je totiž pro samoživitele v této životní situaci nesmírnou zátěží. A není výjimkou, že se snaží zajistit vyšší výdělek pro rodinu i na dvou či více pracovních místech, a to na úkor společného času tráveného s dětmi. S tím souvisí i další zjištění ČSÚ, že příjmy ze zaměstnání jsou zejména v případě žen samoživitelek pod celostátním průměrem.

Dalším důvodem, proč je nutné zavést do českého právního řádu institut náhradního výživného, je všeobecně nízká úroveň vymahatelnosti práva v České republice. Podle policejních statistik za rok 2015 nerespektuje vyživovací povinnost zhruba 40 % rodičů. Výše celorepublikového dluhu na výživném dosahuje podle dostupných dat téměř 16 mld. korun podle zdroje Asociace neúplných rodin. Průměrná délka vymáhání dluhu exekutorem je potom dva roky. Navrhovaná právní úprava má pozitivní dopady na děti, jejichž rodičům se nedaří vymoci soudem stanovené výživné. Zlepší se tak nejen tíživá ekonomická situace rodin, ale také celkové klima dotčené rodiny. Já vás proto, vážené kolegyně a kolegové, a především vládní koalici, která to má ve svém závazku, prosím o podporu. Také děkuji.